My jako občanští demokraté budeme hlasovat pro senátní verzi. A vás, vládní poslance, opravdu žádám, abyste pečlivě zvážili ty argumenty, které tady velmi dobře zmínil pan senátor. Naopak, jestli pan ministr prosadí ten program, tak ono je to skoro pak zbytečné. Tak pak si řekněme, že neschválíme nic, ať to vláda stáhne. A já tomu rozumím. Který skutečně pomáhá, je spravedlivý.

A říkám, já oceňuji tento krok. Je to vyzkoušený model a mohl by fungovat. To je taky varianta. Nám by to vůbec nevadilo.

Děkuji.

Ani k první, ani k druhé skupině.

V tuto chvíli konstatuji, že organizační výbor se sejde ve 13.05 hodin. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.